Vážené kolegyně a kolegové, já se omlouvám kolegům, kteří jsou přihlášeni do rozpravy, vystupuji tady s přednostním právem. Je to z toho důvodu, že jednak jsou tady argumenty, které se zákonem vůbec nesouvisí, a druhá věc je ta, že některé argumenty se začínají opakovat.

Jenom bych rád řekl, že přestože tento zákon vznikl z iniciativy České národní banky a byla významným podílníkem na tomto zákonu, tak pracovníci ministra financí ani ministr financí nejsou nosiči vody, takže jsme sem nepřinesli text, ke kterému se nemůžeme vyjádřit.

První věc.

Celkově se objem nesplacených hypotekárních úvěrů a teď prosím poslouchejte zvýšil na 1,39 bilion korun.

Není to špatné číslo, ale co je špatné, je to, že hypoteční úvěry a jejich splatnost se prodlužuje. A já se vás ptám, kdybyste byli v situaci mladé rodiny a chtěli si půjčit na byt, jehož cena může být klidně 5 milionů korun, protože ceny stoupají, zejména ve velkých městech, jestli byste s 500 tisíci korunami vstoupili do rizika, že třeba 20 let budete splácet úvěr, a to takovým způsobem, že nejdřív splatíte úroky, a potom si na to budete muset celou dobu vydělávat. Když nebudete splácet, banka vám byt prostě prodá. To je prostě bohužel smutný fakt.

Chápu, že banky mají vyvinutý systém, kterým si umějí nastavit míru rizika, ale někteří klienti bohužel ne. Ještě k otázce těch spekulativních úvěrů.

Děkuji za pozornost.

Já jsem tomu proslovu takto rozuměl.

Je možné to rozdělit, je možné to určit, nebo není? Já jsem slyšel 90 %, 80 %, ale možná se pletu.

Pan kolega Miroslav Opálka ještě vydrží. Prosím, pane guvernére, máte slovo.

Pokud klient nechce toto sdělit, nechce to definitivně ztransparentnit, tak to prostě nezjistí a platí to, co říká pan ministr financí.